Děkuji.

Stanovisko ministerstva?

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Prosím další návrh.

Děkuji. Já jsem vás na žádost všechny odhlásil, takže prosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami. Prosím o stanovisku výboru.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

Garanční výbor přijal záporné stanovisko. Děkuji. Kdo je proti?

Ano, je to přesně tak, pane předsedající.